Také děkuji a nyní reakce pana ministra. S ohledem na to, že ta interpelace měla proběhnout už před nějakým časem, ale neodehrála se, Ministerstvo dopravy, ale zároveň i Ministerstvo spravedlnosti měly už nějaký čas na to, najít a hledat vhodné řešení pro popisovaný případ.

My jsme se jako Ministerstvo dopravy tedy vydali pátrat, jak by toho bylo možné dosáhnout, s tím, že z hlediska dostupných prostředků si dovedeme představit a vydali jsme se tou cestou, protože existuje precedens v případě registru pojistitelů že bychom dokázali do našeho registru vozidel umístit data i z registrů, které jsou na straně současné Exekutorské komory.

Neexistuje tedy v tuto chvíli žádný registr, kde by bylo možné najít na jednom místě exekuce vedené podle exekučního řádu, exekuce vedené na základě výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu a také podle daňového řádu. Ministerstvo spravedlnosti nicméně v komunikaci, kterou společně vedeme, vyjádřilo záměr vybudovat takový jednotný registr, který by umožnil shromáždit data a odtamtud migrovat a to si dovedeme představit, k tomu bychom určitě dali nejenom prostor, ale rádi se na tom budeme podílet migrovat data z toho jednotného registru exekucí do našeho registru vozidel, protože pak by skutečně bylo možné už uvádět u každého takového dopravního prostředku, zda, tak jako je to v případě katastru nemovitostí, tam v tuto chvíli není vázaná nějaká exekuce, která v případě, že by si někdo takové vozidlo pořídil, tak by následně byl vystaven problémům.

To jednání probíhalo s Exekutorskou komorou České republiky i proto, abychom se dobrali co nejpřesněji toho, jakým způsobem samotní exekutoři vedou ty záznamy.

Nicméně první kroky jsme v tom podnikli.

Je to nejjednodušší možný způsob, protože pochopitelně Ministerstvo dopravy nemůže nést odpovědnost za pravdivost, přesnost záznamů a exekucí.

Zmíním, že samozřejmě zákon už v tuto chvíli zapovídá nakládat s tím majetkem toho, kdo podlehl exekuci, neměl by to tedy v žádném případě poskytnout do prodeje, neměl by s tím nakládat, a pokud se tak děje, dopouští se fakticky podvodu a trestného činu.

Moc děkuji panu ministrovi. Je opravdu potřeba přiznat, že tady vlastně jsou tři základní subjekty: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo spravedlnosti, Exekutorská komora.

Můj tedy jediný dotaz je, kdy se tak asi dá očekávat ten jednotný rejstřík, řekněme časově, aspoň přibližně, a jestli bychom do té doby nemohli třeba nějak společně, já v tady tomhletom nabízím pomoc a spolupráci, a nerozděloval bych to koalice opozice, nějakou osvětu kolem toho.

A prosím.

Nicméně pořízení takového rejstříku bude záležitost, která nepochybně vyjde na řádově desítky milionů korun. Není v tuto chvíli v plánu a ani v rozpočtu žádného z rezortů, s tím ale, že zároveň Ministerstvo spravedlnosti, do jehož gesce by nepochybně takový rejstřík měl patřit, uvádí, že se bude dál poctivě věnovat jednak získání potřebných dokladů, i tomu, jak by vypadala potenciální ekonomická náročnost toho projektu, a jak samozřejmě protože to bude nezbytně nutné doplnit jak by také zároveň vycházel poměr mezi vynaloženými náklady a efektem takového kroku.

Zároveň už jsou zmapovány i nezbytné legislativní kroky, které by bylo potřeba k tomu podniknout. V tuto chvíli stávající legislativa sjednocený rejstřík sama o sobě neumožňuje a Ministerstvo spravedlnosti v tomto ohledu poukazuje na to, že bude potřeba dojít i ke změně zákonů, aby takové jednotné úložiště všech informací o vedených exekucích prostě vzniklo. Děkuji i za dodržení času.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.